Jak je to možné?

K tomu se už teď více než o třetinu zvedly ceny potravin, ale vlastně úplně všeho, to se odráží úplně na všem. Všichni do práce i do školy musí dojíždět.

Ale pořád jsou tam ty náklady ještě na to auto. S tím, že by jeli někdy na dovolenou, zatím nepočítají, nebo už vůbec nepočítají, protože na to nebudou evidentně mít. Dva zdravotníci, kteří se starají o ostatní. Považujete to, milá vládo, za normální? A znovu opakuji, že to není příběh chudé, nejchudší rodiny, ale střední třídy této společnosti. Takže co bych od vás moc chtěla slyšet nějakou statistiku, prognózu. Kolik je v této zemi ohrožených lidí, kolik jich žije pod nebo na hranici chudoby, víme.

Protože ta čísla, pokud nezačnete už konečně něco dělat, budou hrozivá.

Vypadá to, jako když se snaží, aby na podporu dosáhlo co nejméně lidí. V tuto chvíli není čas na složitá řešení. Je potřeba rychle pomoci.

Pane premiére, nepokřikujte na mě, ano? Já vás požádám všechny v sále o respektování toho, že když se komunikuje, tak pouze přes mikrofon. Prosím.

Tak já doufám, že naše vláda se touto větou pana premiéra, vaším prostřednictvím, současného premiéra, začne řídit.

Prosím. Máte slovo.

To je první návrh.

Děkuji za pozornost.

Samozřejmě všichni dostanete slovo v kontextu toho, zda budete dávat protinávrhy proti návrhům, které zazněly. Prosím, máte slovo. My nemáme schválený program schůze, takže dáváme ty procedurální návrhy, přestože není schválený program schůze? Můžeme to opřít o konkrétní ustanovení? Děkuji. Prosím.

Já v tom případě dám hlasovat. V případě, že máte problém s tím, jakým způsobem řídím schůzi, můžete vznést námitku proti postupu předsedajícího. Já jsem se ztotožnil se stanoviskem legislativy a o těchto návrzích dám tedy hlasovat. Prosím, paní předsedkyně. Takže já vznáším námitku proti postupu předsedajícího. Domnívám se, že není možné vznášet procedurální návrhy, pokud nebyl schválen program schůze. Dobře, já váš návrh respektuji. Nejprve tedy dám hlasovat, protože jsem navrhl postup takový, že o těchto dvou procedurálních návrzích dám hlasovat bezprostředně, ale proti tomuto postupu byla vznesena námitka proti postupu předsedajícího, já tedy ano, slyším a registruji, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými kartami.